Nemůže to být diktát jedné ze stran. A kolegové, kteří byli teď na tom jednání, vědí, že nikdo se tam nezastával individuálního vzdělávání víc než já. Ale i já musím nakonec uznat ve chvílích, kdy prostě je nějaká koaliční shoda nebo zůstanu osamocen, tak že nenechám padnout vládní návrh ve chvíli, kdy je tam řada věcí, ke kterým se hlásíme, které jsme prosazovali a ve kterých bylo vyhověno.

Takže prosím ty, kteří diskutují o něčem jiném, než je školský zákon, aby diskusi přenesli do předsálí a nechali pana předsedu klubu KDUČSL v klidu dokončit svůj projev.

Ale i tam byla krkolomnější cesta, i tam se mně nepříjemně vysvětlovalo a byl jsem tehdy jediný na koaliční radě, který říkal: Nechme to veto prezidenta republiky a vyřešme to hned. Ale byl to vládní návrh, respektoval jsem to, inicioval jsem poslanecký návrh a víte, že jsem to odpracoval spolu s vámi. A znova vám za to děkuji. Takže doufám, že nemusíte pochybovat o tom, že to pro mě zůstane něčím vedlejším nebo že to půjde do ztracena. Opravdu se toho ujmu jako člověk z oboru, uvítám vaši spolupráci a žádám vás o ni. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zejména vy z koalice. Já jsem tady včera jako součást vedení Sněmovny, jako místopředseda této Sněmovny vystupoval a prosil jsem vás abychom nesnižovali úroveň této ctihodné instituce, Poslanecké sněmovny. Poslední tři dny není den, kdy bychom neschvalovali zákon, u kterého si jasně řekneme, že víme, že je špatně, ale že předložíme další novelu, kterou ho upravíme. Prosím, vážení členové koalice, vzpamatujme se! Takovýto zákonodárný proces prostě není možný! Snižuje důstojnost nás všech a snižuje úroveň demokracie v České republice. Já vás prosím, nedělejme to! Připravujme a schvalujme zákony, u kterých ještě než je schválíme, nebudeme říkat, že si přejeme jejich novelu. Děkuji a samozřejmě dám slovo panu ministru školství, ale znovu požádám, než pan ministr začne mluvit, o klid v sále! Nejsem přesvědčen o tom, že lze se v parlamentu překřičet. Nakonec to rozhodnutí bude dáno hlasováním, nikoliv křikem. Tak pokud opravdu řešíte něco jiného, řešte to jinde. A pokusme se zachovat minimální pravidla jednání ve třetím čtení. Minimální. Myslím tím úplně všechny poslanecké kluby. Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom krátkou poznámku k panu místopředsedovi.

To je prostě otázka přesvědčení a otázka odborné debaty.

Vážené kolegyně a kolegové, já bych se rád připojil k tomu, co tady říkal pan místopředseda Gazdík. Poslanecká sněmovna je naprosto nesmyslně posuzovaná podle toho, kolik novel zákonů a kolik zákonů přijme. Způsobem, který se tady v poslední době provádí, a já už tady sedím přece jenom těch 15 měsíců, nevytváříme nic jiného než legislativní smog. A je nejvyšší čas, abychom s tím přestali. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Budiž vám to odpuštěno, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové vlády, rád bych zareagoval na některé věci, které tady padly.

A jestliže jezdila do Ostravy, tak možná jezdila do Ostravy do oblasti Dolní Vítkovice.

Myslím si, že domácí vzdělávání je i na druhém stupni jedna z cest, jak pomoct dětem, které jsou nějakým způsobem vymezovány z kolektivu nebo mají problémy ve škole. Možná, že sami víte ze svého okolí, že takové děti znáte.

Takovýmto dětem domácí výuka určitě pomůže.

Také bych se rád vyjádřil k tomu, že dnes ráno jsem v České televizi sledoval vyprávění ředitele Základní školy Březová, který má několik žáků, kteří mají domácí výuku. A také jsem sledoval rozpravu maminky, která má žáka právě v domácí výuce.

A protože tady byl zmíněn i registr pedagogických pracovníků, tak bych rád k němu řekl i pár slov.

Možná, že všichni víte, že na vysokých školách je určitý počet studentů, kteří absolvují celé vysoké školy. Ale ne všichni učitelé učí na školách. Ne proto, že by neměli místo, ale proto, že třeba nechtějí učit.

Na malých školách nikdy nebude vždy každý učitel učit odborný předmět, který by měl učit. Takže to je třeba si také uvědomit. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi. Nevím, jestli měl děkovat za pozornost v závěru vystoupení. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec František Vácha, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Petr Kořenek.